Proto jsme tady. Tak se prosím přestaňme hádat, přestaňme si vyčítat, protože všichni víme, kdo předsedu Národní sportovní agentury jmenuje.

Takže prosím vás, všichni jsme na jedné lodi, řešme proces, neřešme, jestli to má řídit pětičlenná rada, nebo jeden člen, ale skutečně jestli ti lidé, kteří tam jsou, kteří to zpracovávají, jestli mají dostatečné prostředky.

Děkuji. Nyní vystoupí... paní místopředsedkyně stahuje. Nyní vystoupí s přednostním právem v rozpravě pan zpravodaj Haas.

Pokusím se být naprosto věcný. Začnu takovou věcí vytknutou před závorkou, řečnickou otázkou: Kdo v této Sněmovně a zdůrazňuji, že je to řečnická otázka kdo v této Sněmovně si myslí, že Národní sportovní agentura funguje správně? Docela by mě zajímalo, kolik z vás by se přihlásilo.

Myslel jsem si, že jsem to v úvodním představení návrhu řekl dostatečně jasně, že nejdeme cestou revoluce, jdeme cestou rozumné evoluce. Teď už po těch jednotlivých věcných připomínkách.

Prosím vás, na poslaneckém návrhu se pracuje od jara. A teď řeknu jednu myšlenku, která platí nejen pro tento návrh, ale pro všechny ostatní věcné návrhy, které mají tu smůlu věřím, že vnímáte z mého hlasu, že to říkám lehce v uvozovkách mají tu smůlu, že se netýkají energií nebo inflace. Copak zastavíme chod této země kvůli tomu, že tady máme a já to nezlehčuji velmi vážnou situaci energetickou, ekonomickou a tak dále? To nebudeme řešit jiné věci, sektorové věci této země, třeba sport nebo životní prostředí nebo sociální otázky a tak dále a tak dále?

Víc asi k načasování říci nedovedu. Druhá poznámka, která tady hodně rezonovala prosím vás, a teď to řeknu slangově počet takzvaných placených míst.

Můžu říct doufám, že mi věříte, protože to pro vás teď nemám písemně že jsme jednoznačně v skupině předkladatelů dohodnuti, že ten počet ale nemění se struktura, a to je, prosím vás, ten principiální rozdíl, monokratická struktura nebo kolektivní řídící orgán tak snižujeme ten počet na tři. To tady podtrhuji.

K ní zároveň tady zazněly výhrady, co od dozorčí komise očekáváme.

Předpokládám, že všechny strany v této Poslanecké sněmovně nominují své členy do těch dozorčích orgánů, protože věří tomu, že průběžná kontrola a existence kontrolních nebo dozorčích orgánů je ku prospěchu věci, nikoliv k neprospěchu věci.

Myslel jsem si, že při představení návrhu v té základní věci, že průběžná kontrola a existence dozorčího orgánu každé instituci, ať soukromé, nebo veřejné, pomáhá. To je přece to dominantní. Zdůrazňuji, že dozorčí komise je v návrhu navržena jako bezplatná. Třetí bod, který tady zazněl několikrát, je Národní rada pro sport. Kdo znáte zákon, tak si prosím vás přečtěte stávající § 3c současného zákona. Národní rada pro sport nemá vůbec žádnou, ale slovy vůbec žádnou pravomoc ani působnost. To je ryze poradní orgán, ale poradní orgán s nulovou, nulovou pravomocí a působností. Prosím vás, odkazuji na § 3c současného znění zákona. Naproti tomu kontrolní orgán, který zavádí novela, to znamená dozorčí komise, má standardní zákonnou působnost a pravomoc nahlížet do podkladů a informací agentury, kontrolovat její hospodaření, kontrolovat, jestli se výkon její činnosti uskutečňuje v souladu se zákonem a tak dále.

Jsem schopen dohledat prezenční listinu. Za páté, padla tady otázka financí a toho, že bez peněz dejme tomu nemají podobné návrhy význam. Peníze do českého sportu jsou jednou, nikoliv jedinou, nutnou podmínkou k tomu, aby se český sport na všech úrovních nějakým způsobem posouval. Stejně tak tato novela vracel bych se jenom k tomu úvodu buď můžeme sedět a nedělat nic, nebo se můžeme snažit ty věci změnit.